Ano, a to je třeba zopakovat občanům, protože vláda to záměrně nedělá. Protože hlavním účelem projednávané dohody je nastavení podmínek pro ničím neomezené působení amerických ozbrojených sil, jejich rodin a dalších civilních složek armády a administrativy Spojených států amerických na území České republiky v určených vojenských zařízeních a prostorách. Ano, touto smlouvou předáváme část svého území a část svých kompetencí a pravomocí do rukou cizí velmoci, která tak zprostředkovaně dostane pod kontrolu i bezpečnost a stabilitu celé naší země. Vidinu této nevábné budoucnosti posiluje i novela ústavy, která zde v lednu prošla prvním čtením a která má nově umožnit české vládě, aby bez souhlasu Parlamentu rozhodovala o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky v délce do 60 dní, jdeli o blíže nespecifikovanou ochranu života a zdraví, ohrožení majetkových hodnot nebo bezpečnosti České republiky. Nebo jinak pod které se vejde úplně všechno. Cizí vojska, pokud tato novela projde, zde totiž můžeme mít slovy jedné reklamy dříve, než si myslíte, a k tomu tuto smlouvu o jejich pobytu. Souběh obou těchto iniciativ, tedy českoamerické smlouvy a umožnění přítomnosti cizích vojsk na našem území i bez souhlasu Parlamentu, byť na 60 dnů, a tlak vlády na jejich schválení je zarážející. Současná vláda se občas v rozporu se skutečností vydává za jediného politického dědice a obránce polistopadového režimu.

Smlouva, kterou zde projednáváme, je mnohem závažnější než někdejší smlouva o umístění amerického radaru v Brdech, která zaslouženě spadla pod stůl, i když ji vláda vydávala za neškodnou technickou normu. Ještě zopakuji, za jakým účelem jsou textem smlouvy příslušná česká vojenská zařízení a prostory ozbrojeným silám poskytována.

Nejsou to základny.

Česká republika se touto smlouvou vzdává i vyžadování pasů a víz pro ozbrojené složky Spojených států i pro civilní osoby, které s nimi přijdou. Částečně je to tedy i smlouva o skutečně volném pohybu amerických občanů do České republiky a zpět. Je zde i ustanovení, že ozbrojené složky Spojených států u nás nebudou platit žádné daně, ani DPH, takže se americká strana, řečeno s lehkou nadsázkou, ani nemusí účastnit připomínkového řízení k vládnímu konsolidačnímu balíčku. Jak už jsem předeslal, tato navrhovaná českoamerická smlouva má být deset let nevypověditelná. Jde tedy o závazek, který časově velmi výrazně překračuje mandát současné vlády o více než dvě další volební období Poslanecké sněmovny a minimálně o více než dvě funkční období příštích vlád, politicky složených výrazně jinak, než je ta současná.

Myslím, že v tomto případě to absolutně neplatí. Žádná ze stran vládní koalice neměla ve volebním programu projekt uzavření českoamerické vojenské dohody o přítomnosti amerických vojsk v České republice. A hlavně, tato smlouva nezavazuje jen současnou vládu. Pokud by tomu tak bylo, tak ji může příští vláda třeba s účastí hnutí SPD za dva roky v klidu vypovědět.

Po dobu 10 let má být smlouva nevypověditelná a pak je zde ona jednoroční výpovědní lhůta.

Mimochodem, něco podobného platí i pro změnu migrační politiky Evropské unie, kterou nedávno předběžně odsouhlasil za podpory premiéra Fialy ministr vnitra Rakušan.

Takovéto typy smluv mají být předmětem všelidového hlasování vždy a za všech okolností.

Myslím si, že nikdo v tomto ohledu nemá právo a mandát postavit naše občany před takto vyřešenou, hotovou věc. Mimochodem, referendum k této smlouvě, a my o to budeme usilovat, by mohlo klidně proběhnout i poté, co si tuto dohodu protlačíte ratifikačním procesem, jako takzvané referendum schvalovací, potvrzovací. Zkuste se na to zeptat.